Děkuji.

Je to na přechodnou dobu navrhováno záměrně z toho důvodu, aby lidé, kteří už u svých zaměstnavatelů nemají velkou perspektivu, byli motivováni k tomu, a aby pro ně bylo i finančně zajímavé a zajímavější, i pro toho zaměstnavatele, se posunout, rekvalifikovat, získat jiné pracovní místo, protože ne všechny sektory jsou současnou krizí postiženy.

Paní ministryně má zájem, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Velmi stručně, protože už ta debata skutečně trvá velmi dlouho.

Podepsali také ten dopis, který jsem vám všem 200 váženým členům a členkám této Poslanecké sněmovny zaslala, a společně zde vysvětlujeme, proč jsme dospěli k tomuto kompromisnímu a komplexnímu návrhu a proč jej považujeme za žádoucí.

Ještě si myslím, že takto důležitý návrh si to zaslouží, a velmi podrobně to vše vysvětlím ve třetím čtení. Poslední věc.

Takže ještě jednou vás prosím, abychom se po těch měsících debat posunuli o zkrácení lhůty na sedm dní, česká ekonomika to potřebuje. Nemá, takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.

Prosím, teď s přednostním právem paní předsedkyně. Omlouvám se všem deseti za mnou.

Prosím, máte slovo.